Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. Hlavním důvodem zpracování předkládaného materiálu je řádné provedení unijních předpisů, které přináší vyšší a efektivnější ochranu spotřebitelů například při uzavírání smluv po telefonu, při online nakupování nebo proti nekalým obchodním praktikám a zneužívajícím ujednáním. Mezi prováděné předpisy patří především směrnice o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, směrnice o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, směrnice o prodeji zboží a směrnice o právech spotřebitelů. Lhůty pro transpozici těchto předpisů již dávno uplynuly. Proto si velice vážím toho, že se návrhem přednostně zabýváte a také usilujete o jeho přijetí co nejdříve. Urychlené přijetí návrhu je důležité nejenom při splnění závazků České republiky vůči Evropské unii, ale i proto, abychom českým spotřebitelům zajistili stejnou ochranu, jakou mají spotřebitelé v jiných státech, kde již tato ochrana platí. Předpokládaná právní úprava je významná rovněž pro podnikatele, protože stanoví stejná pravidla jak pro národní trh, tak i pro přeshraniční obchod. Návrh zákona je obsáhlý, byli jste s ním seznámeni již při prvním čtení. Přesto bych vás rád seznámil alespoň s nejvýznamnějšími změnami, které návrh přináší. Spotřebitelé jsou například nově chráněni před umělým navyšováním cen před slevovými akcemi. Spotřebitelé budou rovněž chráněni před falešnými recenzemi. Návrh přináší i vyšší ochranu při uzavírání smluv po telefonu nebo během nevyžádané návštěvy. Práva spotřebitelů budou rovněž posílena při uplatňování reklamací.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vzhledem k důležitosti návrhu nejenom z důvodu uplynutí transpozičních lhůt, ale i jeho přínosu pro spotřebitele požádal o jeho podporu na dnešním jednání. Děkuji. Děkuji.

A já nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Patrik Nacher, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, my jsme teď ve druhém čtení. Tato norma je velmi zásadní z pohledu ochrany spotřebitele.

Tam je možnost to nějakým způsobem kontrolovat, není to kontrola všech recenzí, které běží na internetu.

A jedna z věcí, které se budou dotýkat i pozměňovací návrhy, je textové potvrzení smlouvy uzavřené po telefonu.

Jako zpravodaj, který se ochranou spotřebitele zabývám i mimo svoji politickou funkci tady, je to moje srdeční záležitost, bych tady chtěl ocenit kolegy, kteří přišli s pozměňovacími návrhy, kteří přišli jak na Ministerstvo průmyslu, tak za mnou jako zpravodajem.

My jsme sami nad těmi paragrafy a tím vás tady nebudeme zatěžovat seděli hodinu a půl a na podvýboru jsme se tomu věnovali hodinu a půl.

Takže to bych tady chtěl v tomto druhém čtení podtrhnout.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo.

Přijal usnesení číslo 40, kterým doporučuje říkám ten klíčový závěr doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento důležitý sněmovní tisk schválila.

Děkuji.